Já jsem se cítila tímto příspěvkem donucena vystoupit. Kolegovi slibuji, že se pokusím už nevystupovat, ale neručím, protože pro mě to citlivá otázka. A promiňte, já se domnívám, prostě mám pouze jiný názor, ale to neznamená, že popírám svobodu lidí! Děkuji za dodržení času. Chtěla bych také požádat všechny poslance a poslankyně, byť vím, že se tady hovoří, určitě diskuse je na místě, ale přesto bych chtěla vás požádat o klid, když řečníci hovoří.

Pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl reagovat na svoji ctěnou kolegyni Janu Pastuchovou o sbírání politických bodů, protože aby to tady nezůstalo.

Mám pocit, že už se točíme trochu ve vodním víru, abych tak použil nějakou terminologii.

Paní poslankyně...

Tak já počkám, omlouvám se. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla spíš volně navázat na předřečníka, který tady hovořil předtím, pana místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Skopečka. Říkám, já jsem se tady nepřela o tom, jestli 0,5 promile ano, nebo ne, ale spíš o tom, že to je nesystémové, protože opravdu, a to už tady řekla i kolegyně Pastuchová, prostřednictvím paní předsedající, že teď máme vodáky, a jaký je rozdíl mezi těmi, co jezdí na kole? Všichni jezdíme na kole.

A je to špatně, nebo to špatně není. Ale já, co jsem vystupovala předtím a na co jste mi nikdo neodpověděli: co se stane tehdy jestliže ten člověk opravdu bude do toho promile, do těch 0,5 promile a nezpůsobí, není viníkem, je pouze účastníkem.

Takže co si pomůžeme? Další faktická poznámka, paní poslankyně Nováková Nina. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Trochu mě mrzí, že když tady mluvíme, a je to napříč Sněmovnou, neposloucháme, co říká ministr, protože ministr jasně zdůraznil, že jsou dvě věci, jedna je zákaz požívání alkoholu a tak dále, a potom jasná pravidla, když se něco stane a hledá se ten, kdo věc zavinil nebo nezavinil.

Tady už se to zkoušelo v předminulém volebním období, že byl zákaz alkoholu, a víme, jak to v praxi probíhalo. Prosím, abychom nebyli pokrytci, abychom poslouchali, jak to vysvětluje ministr, a za sebe podpořím ten pozměňovací návrh, který je napříč politickým spektrem, pozměňovací návrh, pod nímž je podepsán pan poslanec Munzar. Děkuji.